A třetí věc, co se týká tzv. kompenzačních bonusů.

Takže za mě tohle jsou konkrétní kroky, které by nám mohly pomoci těmto lidem, co nejrychleji je dostat zpátky do důstojnosti životní úrovně a práce, ale můžu vám, vážené kolegyně a kolegové říct, že pokud takoví lidé se na mě obracejí, tak oni chtějí jedno jediné. Chtějí svou práci a chtějí ji mít dobře zaplacenou. Upřímně řečeno, po nějakých dávkách nebo kompenzačních bonusech netouží.

Někteří zaměstnavatelé nepoctiví, bohužel, se úmyslně tomuto vyhýbají a tito lidé by nám zase propadli. Takže řekněme si, co je pravá příčina.

Děkuji vám. Děkuji. Požádám o větší klid v sále.

Prosím. Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom stručně reagovat na kolegyni Valachovou. Když se bavíme o těch příčinách, tak jedna z hlavních příčin je to, že je u nás obrovsky vysoké zdanění práce.

Tak logicky ten rozdíl je obrovský a podle mě správná cesta je snižovat zdanění práce. To je jedna věc. Druhá věc je, vy jste bohužel smíchala prostřednictvím pana předsedajícího několik skupin, ke kterým je potřeba uplatnit jiný přístup.

A u těch OSVČ skutečně jenom stačilo vyhovět některému z desítek návrhů opozice a dát tam nějaký přiměřený limit. A to jste bohužel neudělali.

Děkuji a paní poslankyně Valachová bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím. Začnu od konce. A co se týká vysokého zdanění práce, to si myslím, že se také o tom nemusíme přesvědčovat. Jenom si dovolím ponechat svůj názor, že zrovna tady u těch nízkopříjmových a velmi málo kvalifikovaných profesí, které jsem zmínila, opravdu nemám pocit, že sdírání těchto lidí souvisí s tím, že by byla silně zdaněna práce. O tom silně pochybuji.

Takže spíše to souvisí s nepoctivými zaměstnavateli a s tím, že právě v těchto sektorech je práce zneužívána.

Prosím. Už jen velmi stručně.

To je samozřejmě obrovský mzdový náklad, který zaměstnavatele tlačí k tomu, aby používali místo toho dohodu o provedení práce.

Má deset dohod po tisícikoruně.

Děkuji za slovo.

Mně to prostě přijde nespravedlivé.

Už to začíná.